Co se týká paní ministryně, vítám její ujištění ohledně finančních záležitostí především ve věci podpory asistentů pedagoga a dalších souvisejících záležitostí. Ale chtěl bych tady možná alespoň drobnou poznámku nebo ujištění ještě k jedné věci. Jedna věc je, že deklarujeme, že nerušíme žádné speciální a praktické školy. Ale když jim budou ubývat žáci, tak jim nastanou ekonomické problémy, to je zřejmé. Tady by bylo dobré slyšet, kdo převezme tu odpovědnost, když ty finance prostě těmto školám budou chybět. Takže tohle bych rád, ještě tento argument, slyšel.

To my odmítáme. Myslím si, že při vši úctě je to takový typický příklad přelétávání ode zdi ke zdi. Děkuji za pozornost. A protože nikoho nevidím, rozpravu končím. Paní ministryně? Ano.

Děkuji za proběhlou rozpravu. Co se týká předškolního vzdělávání a spádových obvodů, možná se se všemi z vás neshodnu, ale jenom chci ubezpečit poslance a poslankyně, že spádové obvody v rámci předškolního vzdělávání mají zajistit jenom praktickou proveditelnost toho, že pokud říkáme, že děti budou mít postupně od čtyř, od tří a následně případně od dvou let nárok na přístup do předškolního vzdělávání, tak musíme říci kde. Pokud říkáme v rámci místa trvalého pobytu, respektujeme tím způsob financování mateřských škol. Víte, že v rámci rozpočtového určení daní je tam právě vazba na trvalé bydliště. Co se týká svobody volby rodičů, tak ta souvisí s kapacitami. Já vás můžu ubezpečit, že tato vláda dělá maximum pro to, aby kapacity byly dostatečné, tak aby skutečně rodiče mohli volit. Velký úkol nás čeká ne v mateřských školách, ale spíše ve školách základních, kam se nyní přesouvá demografická vlna. V letošním roce se bude jednat o jednu miliardu korun národních prostředků pro zvýšení kapacit, v příštím roce taktéž a v případě IROPu se jedná o 10 miliard na zvyšování kapacit. Co se týká možnosti odkladu takzvaného § 16, nebo společného vzdělávání, dovolte mi říci, že odklad sám o sobě nic nevyřeší. Jediné, co můžeme vyřešit, je skutečně velmi pečlivě připravovat změny a udělat maximální přechodné období. Toto jsme již učinili. V rámci dvouletého přechodného období mají školská poradenská zařízení prostor na to, aby provedla rediagnostiku všech dětí a spojila je s novými podpůrnými potřebami, a stejně tak po tuto dobu dvou let platí, že podpůrná opatření stávající platí vedle těch nových. To znamená, ten náběh je postupný.

To znamená, ten následující školní rok nebude rokem převratných změn.

Ty také nerušíme. Ty také nerušíme a na tom trvám. Co se týká jejich budoucnosti, drtivá většina z nich budou školami podle § 16 odst. 9, to znamená školami speciálními.

Co se týká ekonomické udržitelnosti, je pravdou to, co říká kolega Mihola, že takzvané základní školy praktické si roky, minimálně šest sedm let zpátky, stěžují právě na to, že se snižuje počet dětí v jejich školách, což vede k možným obavám o ekonomickou udržitelnost. Chci vám připomenout, že novela školského zákona z minulého roku zajišťuje těmto školám zvýšené normativní financování až do roku 2019. Vy víte, že jsem předložila změny financování regionálního školství, kde je ambice, aby byl rozpočtován podle těchto nových změn rozpočet 2018. To znamená, zbývá nám rok 2017 a tam bude tedy podpora v případě běžných škol speciálním rozvojovým dotačním programem a v případě základních škol praktických samozřejmě udržíme to zvýšené normativní financování.

Co se týká financování, tak jak už jsem řekla, financování je zajištěno.

Co se týká otázek z hlediska vybavení škol, tady se naráží velmi často na bezbariérovost škol. Národní rada pro zdravotně postižené neustále kritizuje, že toto není naplňováno.

Co se týká financí, tak ty máme.